Jakkoliv jsem pana poslance Kolovratníka avizoval jako posledního přihlášeného, mám zde ještě další přihlášku, a to od pana předsedy Kalouska. Je stále v rozpravě. Pan předseda Kalousek.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych navrhl, abychom se na to dokázali podívat z té pozitivní stránky.

Sejdou se stejní legislativci a navrhnou zakázat kladiva.

Prosím, běžte na Sklenáka křičet někam jinam.

Já upřímně řečeno nenávidím sváteční poutě do obchodů a nákupy v době svátků, kdy lidé mají odpočívat, navštěvovat se a věnovat se něčemu jinému, ale do poslední kapky krve budu hájit svobodné právo člověka se tomu vzepřít ze svého vlastního názoru, a ne proto, že mi to parlament zakázal, neboť dbá o moje obecné dobro, že nic takového dělat nemám.

My, kteří jsme přesvědčeni, že člověk je odpovědný především sám sobě a že má usilovat o maximální míru svobody v rámci jasných a jasně definovaných pravidel, tento levicový blud musíme zcela zásadně odmítnout. V senátním návrhu je obsažen především tento levicový blud, že je možné páchat dobro obecně plošnými zákazy. Ve vládním návrhu zase je Babišova lobby spaloven, která chce zdražovat obcím nakládání s odpady a zdražit, až téměř zlikvidovat skládky. Jedno i druhé odporuje svobodě člověka i svobodné hospodářské soutěži. Není v našich silách hlasovat pro senátní i vládní návrh. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Zlatuška.

Připadá mi, že sem přišel s tím, co povídal, s takovou představou téměř budování komunismu tím, že nebudeme dělat normální produkci něčeho, ale budeme sbírat a nosit věci do sběren a tímhle nějakým způsobem způsobovat, že bude společnost bohatší.

Rozhodně každá věc má své náklady a přínosy a v tomto společenská nebezpečnost toho, co se děje, mi připadá zřejmá a filipiky kolem omezování svobody nepřípadné. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Gabala.

Vážený pane profesore, řešíme důsledky jevu, který eliminací těch důsledku neodstraníme. Pan předseda Kalousek. Já nemohu než nezareagovat na pana poslance Zlatušku. Nepovedu s ním ideový spor o tom, co odpovídá liberálním konzervativním zásadám a co je socialistické. Jenom se ho řečnicky zeptám, samozřejmě vaším prostřednictvím, pane předsedo, jak se domnívá, že naivním hlasováním pro tento doufám naivní návrh zabrání tomuto společensky nebezpečnému jevu. Samozřejmě že právnické osoby jsou již připraveny vykupovat od fyzických osob o něco levněji, než by ty fyzické osoby dostaly ve sběrnách, odpad, ke kterému se dostaly různým způsobem jako sběrači.

Prostřednictvím pana předsedy pane poslanče, jsou jenom dvě možnosti. Rozhodně nemáte v úmyslu odstranit tento společensky nebezpečný jev, protože tento zákaz k odstranění tohoto společenského jevu nevede.

Zeptám se pánů senátorů, zda chtějí závěrečné slovo.